Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom. Izvolite, gospodine Markoviću. Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, danas je 298 dan kako poslanici dela opozicije ne dolaze na svoj posao, iako uredno primaju platu. Meni je jasno da jedan od prethodnih govornika, koji nije u ovom trenutku u sali, a koji je danas satima reklamirao povredu Poslovnika, pati za nekim starim vremenima, neki bi rekli starim dobrim vremenima, verovatno su njemu bila ta stara vremena i dobra. To su bila vremena kada je uspešno sarađivao sa Draganom Đilasom, kada su u Skupštini grada Beograda lepo sarađivali, kada su delili upravne i nadzorne odbore u javnim preduzećima i ustanovama grada Beograda. Ali, ono što nije dobro, proizvod te saradnje bio je ekonomska katastrofa i Beograda ali i Srbije. Ono što nikako ne mogu da razumem to je da njemu smeta kada povećavamo penzije ili kada u ovom slučaju isplaćujemo jednokratnu pomoć penzionerima, ali iz realnih osnova, dakle bez zaduživanja, bez preskupih kredita, već tako što smo ozdravili našu ekonomiju, ozdravili stanje javnih finansija, popravili privrednu sliku, napunili budžet. Za razliku od njegovih prijatelja iz DS koji kada su bili na vlasti uzimali su skupe i preskupe komercijalne kredite, kredite u visini sa kamatnom stopom od 7,5%, pa i 8% da bi isplaćivali pred izbore penzije. Mi danas, dakle možemo da pomognemo penzionerima jednokratnom pomoću od 5.000 dinara, koliko god se on trudio da to prikaže kao beznačajna suma, a građani Srbije vrlo dobro znaju da to nije beznačajna suma i da povećavamo plate i u javnom sektoru od 8% do 15%, kako smo i rekli i da povećavamo penzije od sledeće godine, dakle, govorim o redovnom povećanju penzija za više od 5% i da pomognemo građanima zaduženim u švajcarskim francima i da nastavimo ulaganja u infrastrukturu, u autoputeve, mostove, bolnice, zdravstvene ustanove, škole, vrtiće, sve ostalo. Sve su to dobre vesti za građane Srbije, ali je to, pre svega, rezultat teškog i napornog rada i teških reformi koje su započete u vreme kada je Aleksandar Vučić bio predsednik Vlade Srbije. Ima još dobrih vesti. Na primer skok na svetskoj Duing biznis listi, kako smo i čuli juče, i upravo na toj vesti, poslednjoj u nizu dobrih vesti se prelamaju, odnosno rekao bih razlikuju se one političke partije, oni politički faktori, ali neki mediji koji se iskreno raduju svakom uspehu Srbije, svakom zajedničkom poduhvatu i oni politički predstavnici ali i neki mediji koji prosto mrze svaki uspeh Srbija, pa je većina medija tu vest prenela onako kako ta vest zapravo i treba da izgleda, a to je da je Srbija ostvarila skok sa četiri mesta na toj svetskoj Duing biznis listi. Nije u pitanju sama vest i sam naslov te vesti, tu ima nekoliko više kategorija i parametara po kojima se određuje uspeh na toj svetskoj Duing biznis listi. Dakle, razni su parametri u pitanju. Recimo, postoji kategorija dobijanje građevinskih dozvola i tu je Srbija napredovala za dva mesta, a sada zauzimalo devetu poziciju, kako smo i čuli od nekog od prethodnih govornika. U oblasti registrovanja imovine Srbija je 58 mestu. Što se tiče dobijanja kredita tu smo na 67 mestu. Kada je reč o plaćanju poreza - 85. pozicija. U prekogranično trgovanje - 23 mesto, pa kaže prema izvršnoj u obavljenom na zvaničnom veb sajtu Svetske banke, Srbija spada među 42 svetske ekonomije koje su u periodu 2018. - 2019. godina, sprovela je regulatorne reforme u tri ili više od 10 ocenjivanih oblasti, unapredivši uslove lakoće i poslovanja, pa se ističe da je Srbija olakšala dobijanje građevinskih dozvola, uvođenje novog onlajn portala, smanjivanje administrativnih taksi, pa je poboljšala pouzdanost napajanjem električnom energijom obnavljanje trafostanica, instaliranjem sistema daljinskog upravljanja i poboljšanjem održavanja mreže. Sve su ovo delovi istog izveštaja. U tom izveštaju se navodi da je naša zemlja ojačala zaštitu manjinskih investitora, zahtevajući sprovođenje eksterne revizije, obelodanjivanje transakcija povezanih lica, objavljivanje vlasničkih i kontrolnih struktura, i tako dalje. Pa, se dodaje da smo olakšali plaćanje poreza uvođenjem internih rokova za povraćaj poreza na dodatu vrednost. Čitav niz parametara koji utiču na ovaj skok o kome smo pričali. N1“ je izabrala jednu kategoriju od svih ovih pobrojanih kategorija. Jednu kategoriju samo u kojoj Srbija nije ostvarila napredak i to prikazala kao glavnu vest. Pa su čak pokušali da predstave kako smo mi zapravo nazadovali na ovoj listi, pazite, nismo napravili skok od četiri mesta, već smo zapravo nazadovali za jedno mesto. Kao što sam rekao malopre, u tome je razlika između onih kojih se iskreno raduju našem uspehu i onih koji mrze uspeh rođene zemlje u kojoj žive. Oni mrze uspehe Srbije, oni se raduju eventualnim neuspesima, oni se raduju elementarnim nepogodama, oni se raduju kiši, poplavama, a najviše se raduju kada se desi neki komunalni problem, ne daj Bože, pukne cev ili tako dalje, to je onda radost, to je onda veselje kod njih. Zato kažem da se neuspesima naše zemlje raduju samo oni koji ne žele dobro ni građanima Srbije, ni državi Srbiji. Njihova politika je - što gore Srbiji, to bolje njima. Ali, u praksi se uspostavilo da je što lošije njima, to je bolje Srbiji. Zahvaljujem. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Onako kako je u načelnoj raspravi na današnjoj sednici istakla ovlašćena predstavnica poslaničke grupe SPS, naravno je da SPS i naš poslanički klub podržava ove zakone i da ćemo mi u danu za glasanje, svakako, za iste glasati. Ono što danas treba posebno istaći, jeste činjenica da ova rasprava nije u pravcu da se bilo ko ulaguje penzionerima, da na bilo koji način pokušavamo da pridobijemo njihove simpatije. Naprotiv. Naša je obaveza i građanska i patriotska i svaka druga da podržimo ljude koji su svojim minulim radom, koji su svojim angažovanjem i zalaganjem u nekom bivšem periodu, možda i ne tako davno, ali uglavnom i prilično davno, ostavili svoj trag kako bi mogli potomci da uživaju u blagodeti njihovog rada, s jedne strane, a sa druge strane da oni dočekaju spokojno i mirno svoje pozne godine života. Sada ovo nije nikakva patetika, ovo su činjenice koje su neumitne, koje su životne i to je sve ono što nas jednog dana čeka. Međutim, postoje periodi kada su penzioneri imali izuzetno težak i status i položaj. To su periodi kada im je, ne samo oduzimano kada su svedeni na bukvalno nivo da nikoga ne uvredim prosjačkog štapa. Danas, kada sam se javio po Poslovniku, istakao sam jednu činjenicu koju niko ne može da dovede u sumnju. To je činjenica da je od petooktobarskih promena, pa na dalje, činjeno sve što je na štetu ne samo penzionera, već građana Republike Srbije, uz izneverena očekivanja i davanje obećanja koja su predstavljala bukvalno prodavanje magle. Tada je došlo do nečega što ni jedna država, a naročito Srbija, nije mogla tako lako da podnese, Srbija se ipak sa tim izborila. Sa čim se to izborila? Izborila se sa jednom kriminalnom okolnošću, sa jednim kriminalnim periodom koji je generisao ogroman broj nezaposlenih, gde je otprilike negde oko 10.000 preduzeća privatizovano po kriminalnom zakonu, gde su opustošene fabrike, iscrpljeni svi resursi sa kojima je raspolagala Republika Srbija, ogroman broj zaposlenih ostao na ulicama, a penzioneri bez onoga što im život znači, a to je redovnost penzija i pristojan iznos penzija koji zaslužuju da mesečno primaju. Naravno da su građani podelili, dakle, oni koji nisu penzioneri, istu muku sa penzionerima. Ali, šta smo imali kao posledicu? Kao posledicu smo imali činjenicu da se pojavio enormno veći broj penzionisanih lica u odnosu na zaposlena lica. Enormno veći broj. Šta to podrazumeva? Podrazumeva da je nemoguće popuniti budžet i da onaj koji je radno angažovan i radno sposoban može da ostvari ona primanja koja podrazumevaju redovnost uplate u budžet s jedne strane, a s druge strane redovnost isplate iz budžeta prema penzionerima. Taj kriminalni period je, na našu veliku sreću, prošao ali su posledice ostale. Posledice i danas lečimo i uspešno se borimo da ih, na kraju krajeva, i eliminišemo, jer ova Vlada, ovaj predsednik države je uspeo da uvede i finansijsku disciplinu i fiskalnu disciplinu kada je u pitanju naša država. Uvođenjem te iste fiskalne discipline smo omogućili da stabilizujemo budžet, s jedne strane. S druge strane, da doprinesemo da se Republika Srbija, odnosno naša otadžbina, naša domovina pojavi kao nešto što je tlo gde će se pojaviti investicioni preporod, gde će se investicije u svakom slučaju kroz nekakav domino efekat samo povećavati i da taj investicioni trend traje i danas sa posledicama većeg broja zaposlenih, a samim tim što imamo veći broj zaposlenih imamo relaksirani penzioni fond. Relaksirani u smislu da možemo da planiramo povećanje penzija. Redovnost isplate penzija se uopšte ne dovodi u sumnju, ali taj trend koji podrazumeva povećanje iznosa penzija moramo nastaviti i on mora biti neuporedivo povoljniji, nego što je sada. Zašto? Pa, zbog toga što su penzioneri u jednom trenutku pretrpeli najteži udar. Na svoja pleća, koliko god bila nejaka u smislu životnog doba penzionera, izdržali su teret koji je, s jedne strane, bio hrabar potez, izuzetno hrabar potez rukovodstva države, gde se nekakav radikalan rez morao povući, a s druge strane gde su penzioneri, uglavnom sa razumevanjem, prihvatili da ta hrabrost mora da naiđe na adekvatan odgovor, a to je da se na neki način jedno stanje prevaziđe uz određenu trpeljivost, pa čak i uz određene neprijatnosti koje se vezuju za umanjenja penzija, ali u svakom slučaju posle toga je došao period koji podrazumeva period boljitka, koji podrazumeva period koji će se u jednom trendu, koga mi podržavamo u poslaničkom klubu SPS, nastaviti i siguran sam da ćemo tome uvek davati podršku i nikada nećemo odustati od ovog koncepta koji podrazumeva koncept boljeg života svih penzionisanih lica u Republici Srbiji. Kada ovo govorim želim da podvučem jednu paralelu u kojoj meri je Republika Srbija, zahvaljujući dobrim potezima rukovodstva Republike Srbije, predsednika i Vlade, uspela da sačuva stabilnost koja i dan danas postoji. Ta paralela se povlači u odnosu na državu koja je i ekonomski najveća i najmoćnija ekonomska sila Evrope, odnosno EU, a to je Nemačka. Podsećanja radi, uvaženi kolega Goran Kovačević to i te kako dobro zna kao vrstan stručnjak, u Nemačkoj su penzije u proseku 48% u odnosu na platu ili zaradu zaposlenih lica u Nemačkoj. Nemci su se još 2012. godine odlučili na jednu meru koja svakako nije popularna, ali da ne bi ugrozili tu svoju ekonomsku snagu, da ne bi ugrozili tu svoju ekonomsku moću, morali su da njoj i pribegnu, a to je da povećaju starosnu granicu za odlazak u penziju. Tako je starosna granica za određenu populaciju stanovništva države Nemačke bila podignuta na 67 godina starosti. Centralna banka Nemačke se odlučila na ovaj korak kako bi sačuvala, kao što smo i mi sačuvali, budžetsku stabilnost s jedne strane, a s druge strane kako bi omogućila da broj zaposlenih lica i dalje ostvaruje ono što se od jedne tako snažne ekonomske države očekuje, a to je redovan priliv u budžet nemačke države. Nažalost ili možda na sreću ta starosna granica se u Nemačkoj i dalje povećava. Kada kažem nažalost, onda tu podrazumevam neke aspekte koje svako od nas mora da prihvati kao prirodne. U Nemačkoj se sada pojavljuje trend da lica koja su rođena 2001. godine, dakle, sada stiču punoletstvo, u penziju mogu otići tek sa 69 godina života. Hajde da budemo tu potpuno realni. Kakva je radna sposobnost lica sa 69 godina života u odnosu na znatno mlađa lica, pa hajde da kažemo čak i sa 65 godina života, jer u tom životnom dobu četiri godine nije nimalo malo. Radi se o tome što je biološki vek ograničen, a ograničenost biološkog veka nameće neke druge okolnosti i neka nova pravila, a to je i ugroženost radnog angažovanja ili radne sposobnosti i svega ostalog. Da li je to dobra mera ili ne, svako sa nekog multidisciplinarnog stanovišta, naravno, doktrinarnog, će dati svoj sud. Ja se svakako u tom pravcu neću opredeljivati zato što nemam struku za tako nešto i bilo bi krajnje nekorektno da bilo šta u tom pravcu komentarišem, ali je bitno da je Srbija, za razliku od Nemačke, izbegla tu vrstu rešavanja problema i mi za sada nemamo potrebu da povećavamo starosnu granicu radno sposobnog stanovništva i radno angažovanog stanovništva kada je u pitanju ispunjavanje uslova za odlazak u starosnu penziju. Sa političkog aspekta to može da bude i nepopularna mera, jer upravo podizanje starosne granice u nekim evropskim zemljama je brojne vlade koštalo njihove političke sudbine, tako što je politička sudbina tih vlada, kao što je u pitanju Italija, bila takva da su Vlade ili smenjene ili podnele ostavku. Upravo zbog toga mislim da je ono što radi Republika Srbija, naša vlast i te kako korisno i dobro kada je u pitanju zaštita interesa kako zaposlenih sa jedne strane, samim tim i posledično tome penzionera sa druge strane. Ono što ću na kraju istaći jeste činjenica da i ova podrška u vidu novčanog iznosa koji je opredeljen kao pomoć penzionerima ne sme da bude ni u kom slučaju poslednji naš gest i zakonsko rešenje ili sistemsko rešenje kojim se omogućava podrška penzionerima i doprinosi njihovom boljem životu kao dela populacije srpskog stanovništva, već to mora da bude naša kontinuirana aktivnost kao narodnih poslanika i ovog doma koji mi, s jedne strane, predstavljamo prema građanima, a s druge strane, građane predstavljamo ovde.

Sada reč ima Nataša Sp. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, kada se kaže jednokratna pomoć a danas čitavog dana govorimo o najavljenoj jednokratnoj pomoći za naše najstarije sugrađane, vi onda po definiciji znate da je taj neko socijalno ugrožen i jednokratna pomoć je za nekoga ko ne može sa svojim primanjima koje je ostvario, bilo da je u pitanju penzija, zarada, da funkcioniše, da ima ekonomskih problema i da je na ivici egzistencije. Sada je ovim potezom Vlada Republike Srbije umesto temeljne reforme penzionog sistema u Srbiji priznala da je najveći broj penzionera u Srbiji socijalno pogođen, da teško žive, a to jasno pokazuju i statistike. Ja neću da individualizujem ovo sve, zato što u kući imam penzionera, moja majka ima 75 godina i penzioner je sa invaliditetom prve kategorije i njena penzija je veoma mala iako je ona radni vek i počela i završila na mestu sa srednjom stručnom spremom. Neki će reći to je zbog toga što je to njeno preduzeće gde je i počela i završila svoj radni staž bilo takvo kakvo jeste i takva je bila delatnost, ali radi se o tome da je ona, baš kao i mnogi Kragujevčani i mnogi drugi ljudi koji su radili u nekim industrijskim kompleksima koji su urušeni, koji su rasprodati budzašto od strane ove lopovske vlasti posle 2000. godine, posle petooktobarskog puča, su odjednom ostali apsolutno bez brige države sa veoma malim primanjima, prinuđeni da se oslanjaju na svoje ukućane, pre svega na svoju decu. Danas u Srbiji, dame i gospodo narodni poslanici, ima skoro 2/3 penzionera koji žive sami i koji nemaju na koga da se oslone. Njima je potrebna i socijalna pomoć i svaka vrsta brige. Imate i situaciju da kod ogromnog broja onih koji primaju, bez obzira na visinu penzije, deca su prinuđena i unučići da potražuju od njihovih penzija zato što oni nemaju mogućnost da dobro žive. Pa, ako su u zajednici, eto, i oni ostvaruju neke prihode, imaju minimalne zarade, pa još ako neko od njihovih ukućana ima i ovu minimalnu penziju, oni pokušavaju da skrpe kraj sa krajem, ali to ih vodi u nove probleme. U probleme da moraju da se zadužuju kod banaka, a ja nisam za sednicu kada bude bila rasprava o budžetu i ovakvim i sličnim temama, pripremiću i taj podatak, jer on je vrlo proverljiv, koliko penzionera u Srbiji, po kom osnovu, uzima kredite. Mnogo je onih koji uzimaju gotovinske kredite i banke ove lopovske, koje je Dinkić doveo u Srbiju, normalno, jedva čekaju pa su produžili rok za otplatu penzionerima do 78 godina, zamislite, za takve kredite, samo da ih namame i navuku, a oni, šta će, vode ih za ruku unučići, ćerka, sin, nemaju gde i nemaju kud. Onda se vraćamo u neko prošlo ili u davno prošlo vreme, zavisi kako gledate period od vašeg dolaska na vlast do ovog perioda, ali hajde da uzmemo to sve šta se dešavalo od 2014. godine do današnjeg dana i da lepo kažemo penzionerima da to što im se licemerno zahvaljujete da su oni podneli najveći teret reformi nije trebalo ni da se desi. Nisu oni morali da podnose taj teret zato što su penzioneri, a ima i onih koji imaju, samo 29 njih je sa penzijama koje su ekstremno visoke na području Beograda, pa ima koliko ih je u Srbiji, ali pustite te takve izuzetke. Ovi žuti su i ove nacionalne penzije šakom i kapom delili kome su stigli, samo što su bili propagirali tu njihovu zapadnjačku politiku ili bili njima poslušni. Tu nije bilo jasnog kriterijuma, ali hajde da uzmemo ove normalne ljude, da uzmemo ljude koji imaju poljoprivrednu penziju, koji imaju najniža primanja, koja su ispod 15.000 dinara ili ove takve koji su na ovoj granici do ovog lex specialisa koji ste doneli, a da im se umanji ili ne umanji penzija, kao što je slučaj moje majke, naših nekih komšija ili šireg kruga ljudi. E, ti su ljudi najviše pogođeni. Zbog čega? Zbog toga što, kako god da ste im zakinuli, a mnogo ste, a bili ste u obavezi ako ste ukinuli taj zakon onda sa pripadajućim kamatama to da im vratite, ako se sada hvalite sa takvim punjenjem budžeta, oni neće ni u budućem vremenu o kojem još treba da govorimo kroz vaš predlog novog modela za obračun penzija da imaju sigurniju budućnost, jer Ustav Republike Srbije član 70. lepo kaže – država Srbija je dužna da se stara o ekonomskoj i socijalnoj sigurnosti penzionera. I ako sve njih pitate, to je, dve trećine takvih koji su na ivici egzistencije, da li oni mogu da kažu, evo ni slušaju predsednika države, narodne poslanike, vi lepo umete da govorite, pojedini bolje, neki malo čitaju, neki se pripreme. Iznosite uglavnom podatke da hvalite vlasti. Onda vi njih pitate, sretnete nekoga na ulici: „Da li se ti osećaš sada sigurno pošto su ti oni obećali, evo, 5.000 pomoći?“ Jao, šta smo se sve naslušali. Kako se koji ministar pojavljivao, tako je rekao: „Moći će da spreme slavu“ Moći će da spreme sve sa 5.000 dinara? To je zaista neverovatno. Moći će da se obuku, da kupe nešto novo“ Molim vas, vi pogledajte, evo sad izvadite ko ima kod vas 5.000 dinara pa krenite. Koliko je to namirnica i sa koliko možete dana da preživite od 5.000 dinara? Nemojte stvarno zato što mediji i medijske manipulacije i takve lepe priče i sugestija na te ljude. Znate, najlakše je manipulisati sa starim ljudima. Ti stari ljudi su po prirodi i bojažljivi za svoje zdravlje, za svoju porodicu i šta će da bude u budućnosti. Znaju da imaju taj radni vek iza sebe, ali kako će njihova deca, a oni koji su sami, kako će oni sami. Ako im vi kažete: „Ovi pre nas su sve uništili“, što jesu: „Rasprodali su sve, uništili su penzijski fond. Zbog njih ste ostali bez, u jednom trenutku je bilo sve blokirano, uzimali su kredite“, što je tačno: „Da se isplaćuju penzije. Ako se takvi vrate“, naravno oni ni čarobnim štapićem ne mogu da se vrate na vlast, mislim na ove žute izdajnike i ove njihove poslušnike. Mi želimo da mi srpski radikali jednom zdravom nacionalnom, ekonomskom i svakom drugom politikom pariramo vama i da preuzmemo komandu vlasti u svoje ruke i zato mi obećavamo bolji život i za penzionere i za sve druge. Sada vi njih plašite i kažete: „Eto, oni ako dođu, neće biti isplate penzije“ Šta će onda da kaže i tamo neka moja prva komšinica, rođaka? Šta, ja sutra da nemam da kupim ni hleb, a pitanje je šta mogu i sa ovim da kupim? Sa potrošačkom korpom, za koju ste procenili da je minimalna, a to je u stvari prosečna potrošačka korpa, ali to je minimum, 37.000 dinara, koliko je potrebno, dame i gospodo, najnižih penzija, a takvih je najviše korisnika u Srbiji, evo i prosečnih, da se napuni potrošačka korpa?

Onda ćete da kažete – dobro, šta ima veze, ovi što su poljoprivredni penzioneri, oni imaju i šta da jedu i nešto proizvedu. Molim vas, pogledajte vi kako izgleda srpsko selo i koliko je, nažalost, staračkih domaćinstava i da li su oni uopšte sposobni u tim godinama da obave tu neku prostu reprodukciju, kada je u pitanju i stočni fond, koji je uništen od strane i prethodne vlasti, a nije u tom smislu ništa bolje ni u današnje vreme, da li oni mogu i šta da urade sa bednih 11.000 dinara koje je samo jedan uplaćivao za sebe? Obično je to tako na selu, onaj domaćin za sebe, a pogledajte i žene na selu, i dan danas i ove mlade žene niti imaju penzijsko i socijalno, one rade, kod kuće su, čuvaju decu, pomažu na polju i onaj sada domaćin, koji je došao u neko pozno doba, ima tih 11.000 dinara, on treba da kupi lekove. Lekovi su užasno skupi i baš oni koji su najpotrebniji za te stare ljude, a to su i mnoga pulmološka i druga oboljenja, moraju da se kupe. Vi izvolite, pođite, ne daj bože da to treba iko od vas da radi, da za očeve i za majke, pa pogledajte kolike su cene tih lekova. Da li bi taj penzioner mogao to da kupi da nema pomoći od dece ili od nekog drugog? Verujte, ovih 5.000 dinara, vi sada pričate – ići će, kupiće, slaviće, on jadan, možda će tih 5.000 dinara da da za neki medicinski uređaj, da kupi sebi neke vitamine, da malo poboljša svoj opšti zdravstveni sistem. Zato nemojte na takav način, sa toliko hvalospeva, da govorite. Onda kažete – vi znate da 1.700.000 korisnika, pa se vi njima sada politički, pod znacima navoda, udvarate, i zato pričate takve priče, dajte neko konkretno rešenje. Evo, mi imamo bolja rešenja, gospodine ministre. Rekli ste da je sada, danas priča o rebalansu budžeta, pa da mi možemo da izvršimo prekomponovanje i drugačiju strukturu prihoda i rashoda, šta bismo mi uradili. Nije ovo danas prvi put da mi govorimo na taj način, jer smo mi obećali i penzionerima i svim drugim građanima Srbije da ćemo dolaskom na vlast da slomimo kičmu uvozničkom lobiju. Zbog CEFTA sporazuma, zbog vašeg dodvoravanja EU, zbog toga što štitite domaće uvoznike, a mnogi od njih su i tajkunske firme, naš BDP nije takav kakav bi trebalo da bude, naša proizvodnja nije ni na najnižem mogućem nivou, a to se tiče prerade hrane, proizvodnje robe široke potrošnje, koja je potrebna da zaštitimo domaću proizvodnju, a pri tome, Srbija od 700 do 800 miliona evra svake godine gubi zbog toga što oni mogu slobodno da uvoze sve i svašta, da zatrpavaju naše tržište, da uvoze meso koje ko zna kada mu je tamo negde istekao rok ili je pri kraju roka, pa da se to onda stavlja u naš promet. Razne smo stvari čuli i nagledali se i, na kraju krajeva, vidi se iz strukture domaće proizvodnje i ovih što ste ih vi doveli sa strane, hvalite se davanjem tih subvencija investitorima, a domaćoj privredi veoma malo, ili toliko malo da samo možete da nabrojite neke kompanije u Srbiji, eto, neke zaista zaslužno. Ja sam govorila o tome, pominjala sam, neću da idem dalje, da pravim reklamu, „Bekament“ iz Aranđelovca, zaista jedna porodična firma koja je sa razlogom razvila taj posao i parira ovim stranim kompanija na domaćem tržištu, ali znate pojedini, tolika katastrofa što se tiče tih davanja za privredu. Onda smo imali malopre i celog dana i takve opservacije. Ako mi nemamo tu proizvodnju, ne možemo da punimo budžetsku kasu, a onda se stvara nesigurnost kod penzionera i onda oni, da mi nismo doveli tolike strane investitore, ne bi bilo proizvodnje, ne bi imali povećanje BDP, a on ni onako kao što ste predvideli i projektovali za ovu godinu, što je sam ministar Mali priznao, i onda ne bi penzioneri mogli da dobiju svoje penzije. Onda im uterate maltene strah u kosti i kada dođe taj dan D i dan izbora, on će po nekoj inerciji da kaže – jao, ako neko drugi, tako su mi rekli, čuo sam, dođe, ja ostadoh bez svoje penzije. Dakle, imate tu uštedu. Imate uštedu kod nevladinih organizacija. Imate uštedu kod raznih specijalizovanih ugovora, usluga po ugovoru. Imate uštedu kod besomučnog finansiranja pojedinih javnih preduzeća, a pre svega, stalnih poklapanja rupa Elektroprivrede, o čemu se stara Vlada Republike Srbije. Kada sve to pogledate, i da ste ojačali domaću proizvodnju i otvorili što se našeg zanatstva, preduzetništva tiče, da ste tu davali mnogo veće subvencije, onda biste imali i sigurnost da neće ti mladi ljudi da napuste Srbiju. Mislim da je juče kolega Šešelj govorio o tome koliko je njih otišlo iz ovih zemalja EU, koje su na najnižoj lestvici, poslednje ušle, pa da mi dočekamo tu sudbinu. Džaba vama što ste izmislili sistem dualnog obrazovanja i u srednjim školama i u visokom školstvu, kada ćemo da se suočimo sa činjenicom da za deset godina će sva ta radna snaga da bude deficitarna, pa je pitanje ko će onda da ide u penziju? Zar nije zabrinjavajuća, gospodine ministre, činjenica da 750.000 ljudi uplaćuje poreze i doprinose za penzijsko i socijalno osiguranje na minimalnu zaradu? Imate i drastičan pad kod onih koji su više uplaćivali, pa sada kažu – ako je već tako urušen i propao taj penzijski fond, izgubili smo poverenje, zašto onda i da uplaćujemo, onda je u onoj sivoj zoni ostatak, a uplaćuje se taj minimalac koji se hvalite da će da bude od 1. januara 30 hiljada i 20 i nešto dinara. Nikako nije za SRS, sada da vam kažem, danas ste pokušali verovatno da se našalite, pa ste rekli kolegi, vi to pogrešno nazivate i vezujete za Švajcarsku, taj švajcarski model, ali on nije dobar. Mi obećavamo, ako nama građani, pošto je već sada i svako vaše izlaganje i pojavljivanje u predizborne svrhe, ako, i to je program SRS, ako nama građani i penzioneri ukažu poverenje, drugačijim modelom ćemo da indeksiramo penzije. Ovaj modeli koji vi predviđate, usklađivanje sa rastom zarada i projektovanom inflacijom, nije dobar. Penzioneri će biti na gubitku. Oni su već sada na gubitku i ovih 450.000 novih, koji su dobili rešenje, jer onaj indeksni bod nije menjan od 2012. godine za način kako se obračunava. Već ste njih oštetili. A, mi ćemo, kao što to treba da se radi, da usklađujemo penzije sa rastom zarada i rastom cena na malo. Da li ste vi socijalno sigurni, a to je briga države za penzionere, pokazuje vam koliko vi za nominalni iznos koji dobijete, da li penzije ili zarade, možete nečega da kupite, a onda, ako mi usklađujemo, a mi to javno obećavamo, da ćemo tako usklađivati penzije, a ne ovako kao što vi projektujete fiktivnu inflaciju, pa kažete – sve je odlično, ništa ne poskupljuje, vi odete u prodavnicu za mesec dana za od 10 do 100 dinara poskupe pojedini artikli i to široke potrošnje i oni koji su neophodni za život. Dakle, potrebno je i da se redovno usklađuju, a s druge strane, član 207. stav 2. Zakona o PIO, kojim je uvedeno uvećanje uz penziju samo delu penzionera, da bude brisan uz uvođenje socijalne pomoći svim građanima, jer ne možete da pravite takvu selekciju. Sada, pošto se čuje gospodin Rističević, a ja i on se slažemo, da završim ovo izlaganje sa problemom poljoprivrednih penzionera i poljoprivrednih osiguranika. Naime, preko 220 hiljada poljoprivrednih osiguranika, mnogi od njih su stekli uslov da odu u penziju, ne mogu da odu u penziju, gospodine ministre, zato što imaju dug od preko 160 milijardi po osnovu davanja. Znači, izuzetno teško žive i prinuđeni su da žive od bedne penzije onoga ko u njihovoj kući prima. Odbor za poljoprivredu Narodne skupštine Republike Srbije, na čijem čelu je gospodin Rističević… (Predsedavajući: Privedite kraju, molim vas.) …završavam, se obraćao i vama kao nadležnom ministarstvu, Ministarstvu poljoprivede, Ministarstvu finansija i niko od vas nema sluha, kao što vas sada ne zanima, gospodine Rističeviću, Martinoviću, Atlagiću, sudbina 220 hiljada poljoprivrednih penzionera. Baš vas briga, vi imate sasvim pristojna, a neki od vas i ekstremno visoka primanja. Oni neće moći da odu u penziju, jer ste im obećali dolaskom na vas, Vučić kao premijer, a onda potom i Ana Brnabić, kad ste izabrani, da ćete da rešite taj problem, da će država da otpiše taj dug ili da im napravi pristojan reprogram kako bi mogli da idu u penziju. Penzioneri pod ovakvom vlašću mogu da očekuju da žive samo gore, cene će još više da poskupljuju, uvoznički lobi će da nastavi da radi šta hoće, nećemo imati domaću proizvodnju, nastavićete da ih lažete, da ih obmanjujete, dovodeći strane investitore kojima ćete da dajete po 11.000 subvencija, a penzioneri će da gladuju i da žive najbednije moguće. Izvolite. Hvala vam, gospodine Marinkoviću. Gospodine Đorđeviću, dame i gospodo narodni poslanici, mi danas raspravljamo o donošenju odluke o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, radi stvaranja neophodnih uslova za finansiranje isplate prava u skladu sa zakonom kojim se uređuje sistem penzijskog i invalidskog osiguranja. Drugim rečima, penzioneri će jednokratno dobiti po 5.000 dinara, a njih je oko 1,7 miliona. Pre dve nedelje raspravljali smo o pozitivnom rebalansu budžeta, odnosno o višku para u našoj državnoj kasi, koje će se sada raspoređivati po prioritetima.

Dakle, radi se 46,6 milijardi dinara, i to nam govori da su reforme fiskalne konsolidacije dale rezultate i da je ekonomska politika vidno usmerena na prave stvari, a to su stabilan budžet i mogućnost da i u narednom periodu bude suficita u budžetu. Danas smo je pomenuli nekoliko puta, ali je dobro da kažemo šta je zato što nas vraća u jedan period do 2012. godine i u period kada je Aleksandar Vučić preuzeo da vodi Vladu, a kasnije Ana Brnabić i dovodi nas do toga sa kakvim stvarima su se oni suočavali, što se tiče finansijske stabilnosti našeg budžeta. Dakle, švajcarska formula je, radi svih penzionera koji nas prate, usklađivanje visine penzija sa rastom cena i zarada, i to 50% u odnosu na inflaciju i 50% u odnosu na rast zarada. Ovo nas očekuje od 1. januara, a to je upravo povećanje penzija po švajcarskoj formuli, i to za više od 5% Ovaj sistem je bolji za penzionere, jer je rast zarada obično viši od inflacije, pa ovako postoji mogućnost da penzije više rastu. Razlog za usklađivanje penzija je održavanje njihove relativne kupovne moći. Dakle, kako privreda raste i razvija se, rastu i zarade, ako rastu zarade, logično je da rastu i penzije. Ako bi se penzije usklađivale samo sa inflacijom, desilo bi se da njihova relativna kupovna moć se smanji, a ovako će one biti usklađene sa nivoom ekonomskog rasta. Švajcarska formula je, da se podsetimo, uvedena na vrlo kratko vreme 2003. godine, i vrlo brzo je napuštena. Do 2008, pa i na dalje do 2012. godine, penzioni sistem u Srbiji bio je neodrživ ili teško održiv. Do 2008. godine penzije su se usklađivale samo sa rastom cena i njihov odnos prema platama bio je da su se zapravo smanjile. (Nataša Sp.

Nastavite.) Dakle, Setimo se da je Vlada Mirka Cvetkovića, tokom samo jedne godine, povećala penzije za 30% što je bio udar na budžet. Naša ekonomija nije bila u stanju da izdrži finansiranje takvih penzija. Usledilo je 2010. godine usklađivanje penzija sa inflacijom i ekonomskim rastom iznad 4% koji se, međutim, nikada nije desio. Zbog svega toga sada dolazimo do 2014. godine i do teških mera koje su pogodile penzionere. Iz svih razloga koje sam malopre navela, sistem je bio loš i prema platama i prema penzijama i prema državi uopšte i niko na kraju nije preuzeo odgovornost za sve ono što se dešavalo do 2012. godine. Vrlo je važno da penzije rastu na stabilnoj i održivoj osnovi, baš kao i plate i onda ćemo moći da govorimo zapravo o boljem životnom standardu građana, a postoje neke činjenice koje potkrepljuju našu mogućnost kad govorimo o boljem životnom standardu. Recimo, 2012. godine minimalna zarada je bila 16.000 dinara, a sada će biti viša od 30.000 dinara. Imamo BDP koji raste i pored toga što je MMF očekivao rast od 3,5%, a mi se nadamo da će taj rast biti veći. Sećate se da smo u oktobru 2016. godine govorili o boljem pozicioniranju Srbije na Duing biznis listi. Tada smo se sa devedeset i nekog mesta popeli na 47. mesto, a sada se nalazimo na 44. mestu, i to je zapravo uspeh svih resora Vlade Srbije. Svetska banka je dala saopštenje da najveći napredak vidi u izdavanju građevinskih dozvola, u zaštiti manjinskih akcionara i u rešavanju stečaja. Dakle, dalje, Srbija je prva na svetu po privlačenju direktnih stranih investicija. Takođe, juče smo videli da je iz Kine stigla oprema za izgradnju brze pruge Beograd – Budimpešta i ovo će biti najveći projekat brze pruge i nov način rada na prugama i telekomunikacijama. Takođe, 9. novembra otvara se deonica istočnog kraka Koridora 10 koja obilazi Sićevačku klisuru i imaćemo kompletan autoput do Bugarske, što će takođe mnogo značiti za privredu i za trgovinu. Sve su ovo rezultati rada različitih resora Vlade Srbije koji, kada sinhronizovano idu putem napretka, dovode do toga da Srbija bude uspešnija, modernija zemlja, razvijenija zemlja u kojoj će se plate i penzije povećavati na realnim osnovama, zemlja u kojoj će se bolje živeti i upravo zbog toga ću i ovaj predlog Vlade podržati u danu za glasanje. Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, dozvolite da kažem da je ova odluka izuzetno važna za naše penzionere, jer će oni, bez obzira na sve, 5. novembra dobiti jednokratnu pomoć. Moram da kažem da će i od Nove godine dobiti povišicu penzije. Neki se suprotstavljaju i danas u ovom visokom domu ovde i moram da ih podsetim da je, pre dolaska Aleksandra Vučića na vlast, država Srbija bila ekonomski, industrijski, infrastrukturno totalno devastirana. Kada to kažemo da je bila industrijski, ekonomski, infrastrukturno devastirana, a onda dozvolite da kažem i bez sigurnosti, bezbednosti naših građana. Da bi shvatili zašto smo išli oduzimati, kako neki kažu, penzije i plate. Da li je zemlja koja je bila ponižena, zemlja bez plana i programa, zemlja bez nade i vere njenih građana u bolju budućnost, zemlju sa prevelikom prezaduženošću, to su zaboravili danas, gospoda, zemlju totalno urušenih državnih institucija, zemlju bez ikakvog međunarodnog ugleda, a narod srpski bio je totalno satanizovan i zatekli smo zemlju potpuno opljačkanu pljačkaškom privatizacijom. Gospodo, ako smo tako zatekli državu Srbiju 2012. godine, onda je bilo neminovno krenuti u modernizaciju Republike Srbije i naš današnji predsednik, tada predsednik, od 2014. godine, Vlade Republike Srbije, doneo je program modernizacije Republike Srbije, koju danas Vlada Republike Srbije, najveći broj poslanika u ovom visokom domu, a i najveći broj građana Republike Srbije sprovodi. Da bi modernizaciju pokušali sprovesti morali smo ići sa sniženjem penzija i plata. To je valjda svima jasno, ono što je najvažnije, jasno je našim građanima i jasno je našim penzionerima. Ono što je vrlo važno, a to je da nije bilo fiskalne konsolidacije ne bi danas bile ni penzije ovolike kolike jesu, da nije bilo investicija planiranih i ostvarenih procesom modernizacije ne bi bilo ni danas ove povišice, o kojoj govorimo, penzionerima, da nije bilo svakodnevnog otvaranja fabrika ne bi bilo ni finansijske konsolidacije i da nije bilo otvaranja škola, puteva, domova zdravlja, bolnica ne bi bilo danas ni ove povišice, ne bi ni penzija bilo. Da nije bilo novih radnih mesta normalno da ne bi ovoga bilo. Zar treba nekog u ovom visokom domu i u državi Srbiji ubeđivati da to zaista je bilo tako? Meni je zaista žao, gospodine potpredsedniče, što nema danas ovde u ovom visokom domu naših političkih protivnika, ali gle čuda, oni šetaju ulicama pretvorili su se u ulične cirkuzante, nazivajući sebe samoproglašenom elitom. Dozvolite da vas pitam, vas i građane Republike Srbije, da li možete verovati, gospodine potpredsedniče Marinkoviću, da je Vuk Jeremić član međunarodne grupe bandita, lopova i prevaranata Elita? Na ime svog centra za međunarodnu saradnju, održivi razvoj, dobio je 200.000 dolara od Mongolije. Je li to ta elita? Uplatili su mu fantomske energetske kompanije u Šangaju i Hong Kongu 4,5 miliona dolara. Je li to elita samoproglašena? U Njujorku i ambasade u Berlinu 200.000 dolara. Je li to član ove elite. U vremenu od 2013. do 2017. godine dobio je čak 7,9 miliona dolara iz raznih sumnjivih izvora i do dana današnjeg nikada nije objasnio na ime čega i na ime koga. Unazad dva dana sam govorio nešto o tome, a otkud bi mogle te biti pare, jer on pred svaki susret predsednika Vučića sa značajnim državnikom sveta ide da blati našu državu, a i predsednika države. Verovatno dobije naknadu za to. Da li možete verovati, poštovani, uvaženi narodni poslanici i građani Srbije, da je Dragan Đilas, elita u narodu znani kao Điki mafija? Pazite, taj je ušao u politiku kao obični gologuzan, a izišao iz politike sa funkcije sa 700 miliona evra. Dozvolite da citiram- na studentski citiram protestima devedesetih godina žicao je Dragan Đilas cigare, a sada je jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji, završen citat. Znate ko je to rekao? Njegov kolega, profesor Nenad Prokić 25.10. gospodnje 2019. godine tj. danas. To je taj Dragan Đilas, odnosno elita samoproglašena. Da li možete verovati da je Sergej Trifunović, u narodnu zvani Sergej pišoje, elita? Taj samozvani elitist je 31.01.2019. godine izjavio, citiram – Kosovo je izgubljeno, Kosovo pripada Albancima, a ne Srbima, završen citat. To je taj koji radi sa svojim saradnicima protiv naše zemlje, odnosno zaleže se za otcepljenje Kosova od Srbije, a optužuje zbog tog našeg predsednika Vučića. On je oktobra 2019. godine nazvao Aleksandra Vučića – ćelavim bednikom, završen citat, u snimku koji je napravio na letovanju, gle čuda, u Indoneziji, gde se uputio kada je izvređao novinarku RTS Oliveru Jovićević, kada je nazvao prostitutkom. Trifunović je početkom 2019. godine tajno boravio u SAD, na luksuznom letovanju, posle toga na luksuznom letovanju u Dubrovniku, pa u Puli, pa u Tivtu, a sada na Baliju u Indoneziji, odakle nam se javlja. Poštovani građani Republike Srbije, to je ta elita. Da li možete verovati da u elitu samoproglašenu, srpsku, koja sebe naziva, spada i akademik Dušan Todorović, zvani tresoglav. Zato što od mržnje prema Aleksandru Vučiću kada se predsednikovo ime spomene on trese ovako glavom stalno, to ste mogli da vidite, od mržnje. Taj akademik je 18.07.2019. godine u Emisiji „360 minuta“ na N1 CIA rekao, citiram – narodni poslanici su primitivci, završen citat. Da li možete verovati da to izgovara jedan akademik i jedan profesor? Verovatno nismo mi gospoda, a on spada u elitu zato što je udaljen sa Saobraćajnoj fakulteta zbog nerada. Rešio probleme sve svojoj porodici. Zaposlio obe kćeri na državne fakultete i evo ga ponovo na ulicama kao 1990. godine. To je čovek koji je zbog uloge koju je sjajni glumac Nenad Jezdić imao na otvaranju autoputa „Miloš Veliki“ javnost obavestio da više neće kupovati Jezdićevu, inače, odličnu rakiju. Da li možete verovati, poštovani građani, da ovaj akademik ili čovek, kako hoćete, spada u elitu? Da li možete verovati, poštovani građani, da u elitu spada i Biljana Srbljanović, zvana kokainović, koja je kada je pokojni akademik Dobrica Ćosić pozvao naše studente iz dijaspore da brane otadžbinu se suprotstavlja tome i kaže, citiram – sram ga bilo, priučenog, zlog, dokonog, nezaježljivog, alavog, neobrazovanog, primitivnog i koristoljubivog starca, sram, završen citat. Da li možete verovati, poštovani poslanici, da je ovo elita? Da li možete verovati da elitu spada prof. dr Janko Veselinović, u narodu znani kao stanokradica. To je taj profesor koji je ukrao stan Milici Badži u Obrovcu, ulice Braće Kurjakovića broj devet, jer je iskoristio vreme mitinga 2000. godine, ali gle čuda, sada se ponovo zalaže za ulicu i kaže ovako za bojkot izbora, citiram – posle bojkota tražićemo raspisivanje novih izbora i okretanje vojske i policije na stranu demonstranata, završen citat. Da li možete, poštovani građani i studenti sa kojima on radi, verovati da taj poziva našu vojsku i policiju da ruši vlast? to nivo jednog profesora. Pa to uličar ne bi, jedan najprostiji, zalagao se za to. To je ta elita koja svakodnevno blati predsednika Republike, njegove najuže saradnike i uvažene narodne poslanike SNS. Dozvolite sad na kraju da kažem. Kada su opozicioni lideri Dragan Đilas, u narodu zvani kao Điki mafija, Sergej Trifunović, zvani Sergej pišoje, Marko Bastać, zvani duvanović, videli da njihov kolega Vuk Jeremić, član inače međunarodne grupe lopuža, prevaranata i bandita, živi kao u pesmi „Kavasaki“, koju inače izvodi popularni Rasta, odlučili da i oni krenu njegovim stopama. Tako je refren – ona bi Bali, malo Njujork, malo Pariz, malo jahte, avioni, malo London i Dubaji, o skupe stvari, o skupi Ferari, evri, marke, kune, dinari, dolari, završen citat, postao njihova mantra, koja ih savršeno opisuje. Takvi oni i jesu, a oni neka blate i dalje našeg predsednika i njegove saradnike, a ja da im kažem na kraju, a narod to vrlo dobro zna, bolje od mene. Aleksandar Vučić, je veliki sprski državnik, veliki srpski reformator, toliki da je motor modernizacije Republike Srbije, koju sada sprovodimo, a iznad svega veliki srpski patriota i rodoljub, za razliku od ovih ih Saveza za Srbiju.

Po Poslovniku, Ljupka Mihajlovska. Izvolite. Mislim da je povređen član 106. stav 1. – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda. Ništa nismo čuli o onome što je na dnevnom redu i mislim da prethodni govornik to radi vrlo smišljeno, pošto će naravno mediji prenositi sve ove, ne znam kako da ih nazovem, stvari koje je gospodin pre mene izgovorio. Ja onda dajem sebi za pravo da iskoristim ova dva minuta, da takođe i ja pričam o čemu god želim i da se pitam, pošto sam i na „tviteru“, skoro postavila jednu anketu… Navela sam, 106. stav 1. Dobro. Može da govori samo o tački dnevnog reda. Izvolite. Pa, ja pitam – ako je sve ovo što je prethodni govornik izgovorio, bilo na dnevnom redu, da li je onda na dnevnom redu to, kako da neko ko je recimo, narodna poslanica sa invaliditetom u Republici Srbiji, može da dobije prostor u medijima? Da li treba da koristim ovde rečnik - ustaška kurva, ne znam - narkoman, kokainović itd? Da li treba da neke obnažene fotografije svoje objavim, da psujem na „tviteru“, da se pobijem sa nekim, da bi me neko pozvao da nešto kažem, recimo o tome zašto novčanu pomoć nisu dobile u reviziji budžeta fonda, osobe sa invaliditetom, a ne penzioneri? Ili, mogu da pričam o tome što su banje u Srbiji potpuno nepristupačne za osobe sa invaliditetom, da ni jedna osoba koja koristi kolica, ne može da pristupi, recimo Prolom banji i da se tamo leči, ako ima neke urološke probleme. Ili, mogu da pričam o tome što fakulteti u Srbiji nisu pristupačni, ali nažalost neću dobiti prostora, ni u medijima, ni u ovoj Skupštini da o tome govorim, već ostavljam ovde vreme da gospodin priča neke stvari koje su zaista neprimerene ovom domu. Hvala, gospođo Mihajlovska. Naravno, kao što je i do sada bio primer i slučaj, uvek možete da koristite vaše vreme i vreme vaše poslaničke grupe, 20 minuta kao ovlašćeni predstavnik i sedam minuta i 54 sekunde vreme poslaničke grupe SMS. Ono što samo treba da uradite je da dođete na vaš posao i da dođete u parlament i da govorite, ništa drugo. Imate pravo na replike, kao i sada povrede Poslovnika, samo dođite na posao, ništa drugo. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Da.) Hvala vam. Izvolite. Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, meni je žao što pojedinih narodnih poslanika nema šest meseci u ovom visokom domu, a primaju platu u Narodnoj skupštini Republike Srbije, koji se ne pojavljuju danas čitav dan, a evo sada dođoše, isprozivaše narodne poslanike, stavljajući im u usta ono što nismo rekli. Meni se pripisuje da sam rekao da je neko ustaška kurva. Sami ste videli da to nisam nikome rekao. To je pod broj jedan. Broj dva, da li sam nekog vređao? Nisam. Naučite nešto, poštovana opozicijo, vi ste meni rekli da vređam poslanike, pa ste između ostalog rekli da sam rekao da je uvaženi docent, po treći put Jovo Bakić govnar. Niste se zapitali da je on šest puta izjavio da je Aleksandar Vučić u tom smislu smećar Angele Merkel. Ne kritikujete Jovu Bakića zašto je rekao za Aleksandra Vučića, nego meni što sam samo posumnjao, citiram sam sebe, pogledajte u stenogramu, to je isto kao da sam ja rekao da je Jovo Bakić govnar Bila Klintona, Vuka Jeremića i Dragana Đilasa, kao da sam rekao. Znate šta je govnar? Nije to što vi mislite. To je problem, čitajte bre. Govnar znači nepouzdan čovek na srpskom jeziku. Pogledajte rečnik govora srpskog u Vojvodini, uvaženog profesora Petrovića, Tom 3, kada me prozivate već. Hoćete još za nekog što ste me prozivali vi iz opozicije? Za Nenada Čanka, zvanog Gicoje. Nisam ja toliko neobrazovan i nevaspitan da mislim da je Nenad Čanak ono što vi mislite. Gicoje Sebastijan je uvaženi poslanik u rumunskom parlamentu, kontradiktoran kao što je i Nenad Čanak. Kada dođete u ovaj visoki dom, vi iz opozicije, pročitajte nešto, spremite se i onda prizivajte. Pozivam i vas profesore Atlagiću i koleginicu Mihajlovsku i Tatjanu Macuru da se vratimo na temu. Ljupka Mihajlovska je jedna pristojna žena i vi ste, pa da vratimo ovu sednicu na temu i da debatujemo o tome. Tatjana Macura traži povredu Poslovnika. Izvolite. Povređen je član 103. stav 1. Naime, vi ste malopre dali reč gospodinu koji je zatražio povredu Poslovnika, na povredu Poslovnika, što nije moguće da se učini Poslovnikom o radu Narodne skupštine, što vam ne zameram, obzirom na to kakva je rasprava pre toga vođena. Još jednom apelujem na kolege u Narodnoj skupštini da prostor koji dobijaju, koji se direktno prenosi na javnom servisu RTS na drugom kanalu ne koriste, ne zloupotrebljavaju, da smicalicama podmeću razne epitete vrlo uglednih članova našeg društva, kakav je gospodin Jovo Bakić, bez obzira da li se mi sa njegovim stavovima slažemo ili ne, bez obzira da li se mi slažemo sa svim onim ljudima koji danas javno koriste priliku da govore o narušenoj političkoj atmosferi i o međuljudskim odnosima na političkoj sceni. Dakle, jedan tipičan primer koji se iz sednice u sednicu ponavlja jesu zloupotrebe, kako vi kažete uglednog, ali ne mogu da kažem uglednog, jer ne znam po čemu je ugledan profesor koji je pre mene govorio. Dakle, ne znamo zbog čega on zloupotrebljava skupštinsku govornicu, osim da bude taj koji će da bude glasnogovornik onoga što u stvari Vlada Republike Srbije misli i svim ljudima koji nemaju identično razmišljanje kao i oni. Još jednom apelujem, nadam se da će se sa ovim završiti, da se dalje po povredi Poslovnika neću javljati, ali zaista želim da skrenem pažnju javnosti da niko nije ni blesav, niti da ne može da razume poruke koje se šalju iz Doma Narodne skupštine i da to nikome, posebno nama kolege, ovde ne služi na čast. Ogledalo ove Skupštine nije profesor koji se na takav način obraća političkim neistomišljenicima. Sve što se izgovori u Domu Narodne skupštine pripisuje se svima nama.

U skladu sa Poslovnikom, naravno da je profesor Atlagić imao pravo i imao mogućnost da upravo reklamira povredu Poslovnika. On, u skladu sa Poslovnikom, nije imao pravo da traži repliku na povredu Poslovnika. Tako da smatram da nisam povredio Poslovnik. Vi imate pravo, kao što sam rekao i gospođi Mihajlovski, da se borite i da debatujete protiv ideja i protiv politike Marka Atlagića. Za mene ste svi ovde jednaki i svi podjednako ugledni kada sam na ovom mestu predsedavajućeg parlamenta i ne mogu da pravim nikakav izuzetak. Tako da, jednostavno mora i smatram da treba u skladu sa Poslovnikom tako da se ponašam, a vi imate priliku pa borite se ovde u parlamentu, niko vam ne brani. Imate sva prava, imate prava da trošite vreme, imate pravo da tražite povredu Poslovnika, da replicirate. Izvolite, imamo sve vreme da debatujemo danas o ovoj temi, ali i o nekim drugim političkim idejama i da sučeljavamo političke stavove. Evo, ja vas pozivam da ostanete i da upravo na ovu temu debatujete. Nemojte samo da kažete - nemamo priliku, ne možemo. Evo imamo, evo mi želimo da otvorimo tu debatu i da debatujemo i da otvorimo debatu između pozicije i opozicije. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne) Hvala vam. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, član 107. dostojanstvo Narodne skupštine. U ime pristojnosti, ako neko za Jovu Bakića kaže da je to ugledni Jovo Bakić, to je povreda dostojanstva Narodne skupštine. Ovde sedimo mi za koje je Jovo Bakić preporučio da nas jure ulicama. To mu je bilo malo, pa je onda pozivao na krv i obračune. Ako je to ugled koji ima Jovo Bakić, šta reći za njegov poziv da nas puste da plivamo Savom i Dunavom. To je radio samo Jovo Budak i Ante Pavelić. Koleginica koja je govorila pre mene, ako je rekla da je Jovo Bakić ugledan, onda po njenom standardu su i Pavelić i Mile Budak ugledni. Ja bi rekao da su zločinci i ustaše. To što određeni deo opozicije daje sebi za pravo da prema nama primenjuje ili preporučuje ustaške metode, to nije ugled, to je nedostatak ugleda, to su čak zločinačke namere. Ja jesam za pristojnost, ali ajde da vidimo, da li sam ja upadao gitarom da povredim intoniranje himne Republike Srbije? Vi znate ko je upadao, ja nisam. Da li sam ja jurišao na klupe opozicionih kolega ili nekoga pljunuo? Ja nisam. To su radili pripadnici DJB koji sada sebe zovu Strankom moderne Srbije i prediraju na pristojnost, a pri tome samo par godina ranije da izginu za Sašu Radulovića. Zašto? Da li je pristojno uzeti iz budžeta novac namenjen za rad stranke, za takozvano kliktanje? E, to je ta pristojnost, to je ta moderna Srbija, koja kaže da je Jovo Bakić ugledan. Ne da nije ugledan, Jovo Bakić je jedan običan hohštapler. Hvala. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne) Reč ima Jelena Žarić Kovačević, povreda Poslovnika. Izvolite. Hvala vam, predsedavajući. Gospodine Marinkoviću, posle svih ovih povreda Poslovnika ja sam želela da vas podsetim na član 27, vi ste predsedavajući pa ste vi zaduženi da vodite računa o toku ove sednice. Dakle, kao što smo svi videli koleginice i Mihajlovska i Macura, došle su ovde u 16 sati i 10 minuta dižući poslovnike i praktično na taj način su obmanule javnost da one ovde ne mogu da dođu do reči. Ni jedna od njih se nije prijavila da bude ovlašćena za ovu temu, ni jedna od njih se nije prijavila da bude na listi govornika. Ministar Đorđević je ovde sa nama celog dana i odgovorio bi im na pitanja, ja sam apsolutno sigurna. Dakle, mi smo ovde raspravljali o penzionerima i onda smo odjednom videli dve poslanice koje ulaze u parlament pričajući o ustaškim kurvama, pri tom je vrlo očigledno da je ovo apsolutno instruisan napad na mog kolegu Marka Atlagića, jer se to desilo posle njegovog izlaganja, jer su one napadale u njega u svojim javljanjima po povredama Poslovnika. Pri tome, njihova javljanja nikakve veze nisu imala sa članovima, prema tome ja vas molim da primenite član 27. da se mi vratimo na temu dnevnog reda koja je za danas, ako ništa drugo, bar ako ne za njih dve, bar za milion i 700 hiljada penzionera jako važna. Zahvaljujem. Slažem se sa vama u potpunosti da pređemo na dnevni red. Ljupka Mihajlovska u stvari traži povredu Poslovnika sada. Izvolite. Moram samo da pitam koleginicu Kovačević, da li želi da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne) Izvolite, gospođo Mihajlovska. Moram da se javim iako je koleginica rekla da više nećemo reklamirati Poslovnik i ukazujem na član 109. stav 1. - opomena se izriče narodnom poslaniku koji se neposredno obraća drugom narodnom poslaniku. Prethodna govornica je pomenula prezimena moje koleginice i mene, optuživši nas da smo došli u 16 časova na posao. Kao što vrlo dobro znate, nije tačno da je posao narodnog poslanika jedini da sedi ovde u sali i sluša raznorazne gluposti i neke recitacije koje vi ovde recitujete, nego postoje drugi poslovi koji se mogu obavljati u klubu, razno-razni odobri, pripreme za neke druge stvari, podnošenje predloga zakona, tako da vi ne znate. Mi ovde nismo provukli karticu kada smo došli na posao i nismo se upisali kada smo došli, jedino ako vi niste vodili na ulazu evidenciju, ja se izvinjavam. Tako da, molim vas, vodite računa šta pričate.

Svako ima pravo da izrazi svoj stav. Da li želite da se Narodna skupština izjasni? (Ne) Hvala i pozivam vas da ostanete da završimo ovu raspravu kako to i dolikuje našem parlamentu. Izvolite. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, uvaženi građani Srbije, kao što je Vlada i najavila kada je bilo reči o ostvarenom suficitu u budžetu Republike Srbije, deo tog viška novca predviđen je za isplatu korisnicima penzija. Pred nama je odluka o izmenama i dopunama finansijskog plana Republičkog fonda za PIO, kojom se za isplatu korisnicima penzija obezbeđuje 8,7 milijardi dinara.

Mi sada raspravljamo o tome za koliko će koja penzija biti povećana kada se svako novo povećanje primeni na pojedinačan iznos penzije, ali dobro se sećamo trenutka kada se strepilo hoće li penzije uopšte biti isplaćene ili su strahovito kasnije. Takođe, sećamo se da skoro nijedan privredni subjekt ili radna organizacija nije bila u stanju da uplaćuje doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Pamtimo i zatvaranje fabrika i otpuštanja, visoku nezaposlenost, pa su građani u ostvarenju prava na isplatu penzija maltene mogli samo da sanjaju. Onda krediti, ovi što su sve pokrali, podizali pred izbore da bi penzije isplatili, naravno sa vrtoglavim kamatama. Sve je to iza nas, ali ne u tako dalekoj prošlosti da se ne bismo toga sećali. Vlada koju predvodi SNS utvrdila je Predlog o izmenama i dopunama Zakona o PIO u kome se navodi da će u buduće po švajcarskom modelu penzije, počev od 1. januara 2020. godine, biti usklađivane u procentu koji predstavlja zbir polovine procenta rasta potrošačkih cena i polovine procenta rasta zarada. Taj će predlog biti razmatran i ovde u Narodnoj skupštini, pa ćemo tada detaljnije govoriti o tome. Vidite, kada se ukupno stanje u državi stabilizovalo, kada se privreda oporavila, završena je i fiskalna konsolidacije i kada su javne finansije na zdravim i čvrstim nogama, nema sumnje da će i plate i penzije rasti. Brzina tog rasta srazmerna je brzini razvoja srpske ekonomije. U prilog tome svakako ide i današnje potpisivanje Sporazuma sa Evroazijskom unijom, kojim će Srbiji biti otvoren pristup tržištu od 180 miliona ljudi, a proširen je i spisak robe i povećane su količine koje ćemo izvoziti na to tržište. To će se tržište širiti sa svakom novom zemljom, koja će pristupati Evroazijskoj ekonomskoj uniji. Moći ćemo uskoro da izvozimo gotovo 100% proizvoda bez plaćanja carina u Rusiju, Belorusiju, Kazahstan, Kirgistan i Jermeniju. Mi moramo povećati proizvodnju, dame i gospodo, tržište je obezbeđeno, ova Vlada je na tome radila, država je tržište obezbedila, sada moramo da proizvodimo ono što to tržište zahteva. Moram reći da prema asortimanu proizvoda koji smo dobili, a koji se traži na ovom tržištu, radi se o proizvodima kao što su koziji i kravlji sir, i to u neograničenim količinama, sve vrste voća, rakije, takođe u neograničenim količinama. Dakle, dobijamo mogućnost da oživimo srpsku poljoprivredu, da se mladi ljudi zainteresuju i da nam sela ožive.

Hvala, gospođo Kovačević. Izvolite.

Dolaskom Aleksandra Vučića 2014. godine na mesto premijera, on predlaže teške mere radi finansijske konsolidacije.

Penzioneri su u tim trenucima i pored malih penzija bili snaga da Srbija takvom brzinom ide napred. Zahvaljujući tim i takvim reformama 5.11.2019. godine, će svaki penzioner dobiti po 5.000 dinara, a Srbija ima 1.700.000 penzionera i to nije tako mali iznos, ali zahvaljujući da danas u budžetu umesto deficita imamo suficit, umesto visokog javnog duga od preko 70%, danas je taj procenat oko 50% Svakodnevno se otvaraju nove fabrike i raste broj zaposlenih, pa tako zatečenih 26% nezaposlenih, danas je taj procenat 10,3%

Finansije su nam potpuno stabilne, privreda ostvaruje rast, prosečne zarade rastu. Pitam se samo da li je gospodin Šutanovac pročitao ili čuo, da će u narednim danima prosečna plata biti 500 evra, pa se možda i izvine za njegove loše prognoze i konstatacije. Boljim ekonomskim rezultatima i suficitom u budžetu od 1. januara će obračun penzija ići po švajcarskom modelu, a to znači na osnovu prosečne plate i visine inflacije, danas je iznos iz budžeta koji se izdvaja za rashode i PIO Fonda, mnogo manji nego prethodnih godina, a zahvaljujući i suzbijanju sive ekonomije i većoj naplati doprinosa za Fond PIO. U danu za glasanje, ja i moje kolege, prihvatićemo ovu odluku. Hvala, gospođo Jovanović. Zahvaljujem, predsedavajući. Uvaženi ministre, narodni poslanici i građani Srbije, danas je lako govoriti o rebalansu budžeta, s obzirom da je ova Vlada ostvarila suficit za prvih devet meseci od 49,9 milijardi dinara, da je skoro 3,5%, i po rečima MMF, ostvaren rast bruto društvenog proizvoda, da je 10,3% nezaposlenost u Srbiji. Međutim, setimo se 2012. godine, kada se isplaćivala zarada bez uplate doprinosa u nekim javnim preduzećima, da je nastavila ona vlast da bude na čelo ove države . penzioneri bi ostali čak i bez penzije. U to vreme, čak preko 40% iz budžeta se finansirao PIO Fond i na taj način su penzioneri dobijali penzije. Danas je situacija mnogo povoljnija za penzionere. Ovih 5.000 koji će dobiti jednokratnu pomoć do 5. novembra je samo jedan vid pomoći, a od 1. januara će penzija da se obračunava po novom švajcarskom modelu. Međutim, nije ovo samo povećanje životnog standarda preko novca. Upravo i Ministarstvo gospodina Đorđevića radi na otvaranju novih klubova za stare, zatim vrši se rekonstrukcija gerontoloških centara i sprovodi se projekat gde treba da se uključe sve generacije koje bi bile na usluzi starim generacijama. Sve ovo u vreme onih žutih elitnih političara, nije moglo ni da se zamisli, a kamoli da se sprovede u delo. Danas u prepodnevnim časovima smo čuli od pojedinih poslanika da se penzioneri sahranjuju u kesama, što uopšte nije tačno, zato što Fond PIO prilikom smrti bilo kog penzionera izdvaja određena sredstva i ovim putem, ovim rebalansom je čak uvećan taj iznos sa 15,54 na 24,8 milijardi dinara za pogrebne troškove.

Naš predsednik stranke i naš predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, za razliku od nekih dok se samo proglašavaju kao lideri nekih opozicionih stranaka radi, domaćinski štedi i ovu Srbiju vodi u jedan bolji put, dok neki uvode neke nove sportske discipline kao što je bacanje kamena sa ramena, kao što je Boško Obradović najavio da će da lete kamenice, i dok preti da će da šamara neke naše političare, istaknute funkcionere. Sve ovo govorim samo da znaju Srbi istinu, da dok je naš Aleksandar Vučić na čelu ove Srbije da ne treba da brinu za penzije i za zarade, a ne daj Bože, da je neko od ovih iz opozicionih stranaka na čelu ove Srbije, sigurno ne bi ni videli ni dinara od svojih zarađenih penzija. Zahvaljujem. Izvolite. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, naravno da je osnovni cilj politike Aleksandra Vučića i SNS bolji kvalitet života i bolji životni standard svakog našeg građanina, zato nema sumnje da ćemo u danu za glasanje podržati odluku o izmenama i dopunama finansijskog plana republičkog Fonda PIO, kojim se omogućava da penzionerima, a njih je 1.700.000,00 bude isplaćena jednokratna novčana pomoć u iznosu od 5.000 dinara. Naravno, moram da kažem da odgovorna politika Aleksandra Vučića i privredni rast, doveli su do toga da prvi put u istoriji ovde, u Domu Narodne skupštine na predlog Vlade raspravljamo o rebalansu budžeta za 2019. godinu iz razloga što je ostvaren suficit u budžetu. Godine 2014. preduzete su bolne, ali jedino realne i jednino moguće mere za oživljavanje i oporavak naše privrede. Svako onaj koji kaže da može biti napretka u zemlji bez privrede, bez zaposlenih radnika, bez novih fabrika, baca prašinu u oči, upućuje narodu šarene laže i obmanjuje narod. To su radili do 2012. godine, kada je jedan od ministara žutog tajkunskog preduzeća, Đelić, govorio da je svetska ekonomska kriza šansa za Srbiju. Jeste bila šansa za Đilasa koji se obogatio za 620 miliona evra i za grupu tajkuna. Za građane, nažalost, to je bio najteži period, to je bio period pljačkaške privatizacije kada je žuto tajkunsko preduzeće opljačkalo državu Srbiju za 100 milijardi evra. Prema procenama jednog američkog instituta, iz zemlje Srbije za 12 godina vlasti žutog tajkunskog preduzeća izneta je 51 milijarda evra. Žuto tajkunsko preduzeće nije se libilo ni od otimanja novca od onih najugroženijih, a to su deca, samo kroz 150 miliona za gradnju dvorca Heterlend. Naravno, dvorac nije apsolutno izgrađen. Ostale su samo ruševine. Deca mentalno ometena u razvoju opljačkana su za 150 miliona. To je isto Đilas radio u Beogradu sa uzurpiranjem najelitnijeg zemljišta u Pionirskom gradu na Košutnjaku, gde je, tobož, zarad izgradnje dnevnog boravka za decu u stvari izgradi kuću „Velikog brata“ i na taj način ostvario prve milione od prodaje sekunda na televizijskom programu. Ono što želim da kažem da je Srbija danas ekonomski stabilna zemlja, da se povećavaju i plate i da će biti povećane i penzije. Plate će biti povećane u novembru, a biće isplaćene u decembru od 8% do 15% Aleksandar Vučić dovodi nove investitore. Srbija drugi put za redom je među najbolje pozicioniranim državama u svetu po privlačenju stranih direktnih investicija i to otprilike Srbija, u odnosu na svoj broj stanovnika, 12 puta više privlači strane direktne investicije. Naravno da zaslugu za to ima naš predsednik Aleksandar Vučić, kao i kompletna Vlada. Zahvaljujući strateškom i čeličnom prijateljstvu našeg predsednika i predsednika Narodne Republike Kine Si Đipinga gradi se brza pruga Beograd-Budimpešta. Nakon posete premijera Ruske Federacije Medvedeva potpisan je Sporazum o rehabilitaciji i obnovi pruge Valjevo-Vrbnica. U stvari, to je deo pruge Beograd-Bar do crnogorske granice gde se neće više putovati 10, 30, 50 kilometara na sat, već će to biti brza pruga koja će imati prosečnu brzinu 100 kilometara na sat. Inače, moram da naglasim da je ova Vlada renovirala deo ove barske pruge od Resnika do Valjeva u dužini od 77 kilometara i vozovi već danas na ovoj deonici idu brzinom od 100 kilometara na sat. Infrastruktura, a to su i železničke pruge, i vodni saobraćaj, i autoputevi, važni su zato što oni udahnjuju život u svako mesto u Srbiji, i u Suboticu, i u Kosovsku Mitrovicu, i u Kraljevo, i u Čačak i u Požegu. Na svakom mestu život je udahnut zahvaljujući odgovornoj politici Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije.

Zato ćemo podržati ovu odluku. Izvolite. Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, danas je na dnevnom redu odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za PIO za 2019. godinu, kojom će se omogućiti našim penzionerima svih kategorija da dobiju finansijsku pomoć u iznosu od 5.000 dinara jednokratno. Na ovaj način Vlada Republike Srbije želi da višak u državnoj kasi iskoristi tako što će našim penzionerima poboljšati uslove života. Ono što je važno da građani Republike znaju da se ovaj jednokratni ček isplaćuje iz realnih izvora, iz ušteda koje su ostvarene zahvaljujući odgovornoj, ekonomskoj politici koju je Vlada Republike Srbije vodila u prethodnim godinama.

Nakon teških mera fiskalne konsolidacije koje su u najvećoj meri pogodili naše penzionere, država je danas u situaciji da se na ovaj način zahvali, jer su oni podneli teret fiskalne konsolidacije.

Naime, prema zvaničnim podacima, na kraju 2018. godine od ukupnih prihoda Republički fond PIO čak 71,7% čine izvorni prihodi naplaćeni od doprinosa, a koji su 2012. godine iznosili 51,1%

Sve ove činjenice dovode do zaključka da je isplata penzija stabilna, da se zasniva na realnom osnovu i da naši najstariji sugrađani ne moraju da brinu. Dobar rad ministarstva, Vlade i rukovodstva Fonda PIO će se nastaviti i penzije će se povećavati iz realnih prihoda, kao što je urađeno i sa isplatom 5.000 dinara, što je samo početak jednog kontinuiranog poboljšanja položaja penzionera, čije će penzije od 1. januara biti veće, a to je znak da bolje i sigurnije živimo u ovoj zemlji. U danu za glasanje podržaću ovu odluku, kao i moje kolege poslanici, i poželeću penzionerima da u zdravlju sa svojim porodicama iskoriste ovu novčanu nadoknadu. Zahvaljujem.

Ja bih želeo kratko da se pridružim kolegama narodnim poslanicima koji su već jasno izrazili podršku predlogu o kojem raspravljamo, predlogu koji se neposredno tiče penzionera u Republici Srbiji, koji je crno na belo jedna dobra vest. Dakle, dobra je vest svaki put kada smo u situaciji da učinimo dodatni napor i da finansijski osnažimo bilo koga u našoj zemlji. Naravno, kada je reč o penzionerima svakome od nas je ta tema i značajnija nego kada govorimo o drugim kategorijama stanovništva. Naravno, svako povećanje, pa i kada je reč o povećanjima plata o kojima smo govorili nedavno, ona povećanja koja su toliko značajna da se mere procentima od osam, devet, deset, dvanaest, pa čak i petnaest posto za različite kategorije zaposlenih, fantastična su tema za Srbiju. Za naše penzionere svakako posebno brinemo i uvek sa posebnim zadovoljstvom saopštimo javno kada smo u prilici da neku novu dodatnu meru, dobru meru usvojimo koja će učiniti da njima život bude nešto dodatno bolji. Kada smo govorili o povećanju penzija u nekoliko navrata u poslednje dve ili tri godine, svaki put smo se vodili računima koliko to znači za jednu, koliko za drugu kategoriju penzionera, zavisno od visine njihovih primanja, a nekako u drugi plan pada činjenica koja je možda najvažnija u čitavoj priči, da onog momenta kada smo počeli da se bavimo problemom fiskalne konsolidacije u Srbiji rekli smo javno - naš cilj je da ne nešto bude na nivou iz određene godine, nego je naš cilj da uspemo da nadmašimo sve rezultate koje smo zatekli ili koje smo sami postigli u međuvremenu. Naš cilj je da dostignemo nivoe primanja koji su bolji i viši od svih onih o kojima smo govorili, bilo mi koji smo predlagali određene mere, bilo oni koji su te mere kritikovali. Ne sme da padne u drugi plan činjenica da smo zaista uspeli. Došli smo do toga da penzije u Srbiji za sve penzionere budu više nego što su bile ikada ranije, dakle i pre nego što smo usvojili privremeni program određivanja visine penzija u 2014. godini. Za preko 60% penzionera nikada nikakvih smanjenja nije bilo. Dakle, reč je samo o povećanjima iz godine u godinu u skladu sa onim koliko je država u tom momentu bila jaka, a danas za sve kategorije penzionera možemo samo da budemo zadovoljni kada kažem, i pri tome istinu kažem, da su ta primanja veća nego bilo kada ranije. Sa ovim merama o kojima raspravljamo i na ovoj sednici, ali i na sednicama koje svakako dolaze jako brzo, mi govorimo o dodatnom povećanju tog plusa koji je Srbija danas u stanju da obezbedi. I kada je reč o programima jednokratne podrške od nekoliko hiljada dinara za svakog penzionera, ali i kad je reč o trajnim povećanjima od nekoliko procenata, pa, u jednom momentu procenat ili dva, u narednom pet ili šest, od januara ponovo procena je pet i po. Kada se sve to sabere to se, dame i gospodo, oseti i naš je cilj, naravno, da ne stanemo ni u jednom trenutku, već da uvek tražimo da sa obe ruke zgrabimo svaku priliku da nešto slično učinimo ponovo i toga će bez ikakve sumnje svakako biti. Zahvaljujući tome što smo uspeli da izlečimo katastrofalnu situaciju u državnim finansijama mi danas ove programe realizujemo. Zahvaljujući tome, mi ćemo sigurno nastaviti da ih realizujemo i u budućnosti. Jer, pogledajte šta je Srbija uradila, Srbija ne samo da je uspela da zaustavi onaj katastrofalni sunovrat sa kojim se suočila po pitanju potpuno devastiranih, upropašćenih javnih finansija, Srbija je uspela da preokrene čitav proces. Srbija je uspela da se pretvori u zemlju koja je sposobna da konkuriše drugim državama u regionu kada je reč o privlačenju investicija i čak da postane, pa da kažemo, i mali šampion u ovom našem delu kontinenta, da danas sa uspehom privlači više stranih direktnih investicija, nego svi ostali u okruženju zajedno. Sve ostale da stavite na jednu stranu, pa, kako je danas neko primetio, da im dodate i Hrvatsku, jednu članicu EU, opet je taj tas lakši u odnosu na tas na kom se nalazi samo Republike Srbija, koja povlači, ne preterujem ništa, ali blizu četiri milijarde evra investicija na godišnjem nivou. Zamislite tu vrstu fantastičnog rezultata koji je danas u Srbiji realnost, a ne bilo kakav i bilo čiji plan i uporedite sa onom Srbijom iz perioda pre 2014. godine kada je Aleksandar Vučić postao predsednik Vlade Srbije, i pre svih onih mera koje smo sa uspehom sproveli svi zajedno. Dakle, Srbija danas ne samo da ima dobre pokazatelje i ne samo da se njen javni dug procentualno smanjuje i danas iznosi blizu 50% u odnosu na BDP, a uporedite to sa onih 77-78 blizu 80% Srbija ne samo da je smanjila broj nezaposlenih u ovoj zemlji, uporedite koliko današnjih, blizu 10% sa nekadašnjih 25 ili 26% Srbija je uspela da se takmiči sama sa sobom u ovoj vrsti dobrih rezultata. I kada u stotinama brojimo nova preduzeća otvorena u ovoj zemlji u poslednjih nekoliko godina samo, a da li je reč o 150 ili 200, kako se danas jedna polemika otvorila, pa, šta god da je od toga bliže zvaničnom i preciznom podatku to je fantastičan rezultat i ne može da utiče na onaj nivo zadovoljstva koji moramo da osetimo kada pogledamo period iza nas i posao koji smo obavili. Zvanična statistika kaže u stotinama hiljada ljudi se broje novozaposleni u Republici Srbiji. Pa kad je to tako, onda nikoga i ne čudi što se više od poreza, više od doprinosa uplaćuje u državnu kasu, što zahvaljujući tome mi ne pričamo o budžetu koji mora da se krpi, a nekada je samo to moglo da se zamisli, jedini je to način bio da se o državnim finansijama brine i da se planira. Danas mi pričamo treću godinu za redom o suficitu, o tome da je Srbija uspešnija čak i od onoga što je sama Srbija predviđala i projektovala kada je planirala svoj godišnji budžet i svoju kasu na nivou od 365 dana, a znate da smo uvek strogi, sami prema sebi najstroži, kada tu vrstu planova pravimo, pa kažemo projektovaćemo budžet tako da predvidimo sve moguće loše faktore i da on bude takav da može da izdrži na nivou od godinu dana, da se ne rasipamo novcem previše, a onda pokažem da možemo da budemo uspešniji od toga. Treću godinu za redom, mi smo pričali o fantastičnom suficitu, suficitu koji se meri desetinama milijardi dinara. Dakle, zahvaljujući toj vrsti dobrih rezultata, ozbiljnosti, odgovornosti, ali i jasnim dokazima da Srbiju danas vode posvećeni ljudi koji su sposobni ljudi u isto vreme i ljudi koji su u stanju da izbore takav rezultat, mi smo u stanju da finansiramo i ta povećanja plata i ta povećanja penzija i različite jednokratne programe, ali i ono što je dugoročno važno i što je najvažnije što je trajno, što je sigurno i što niko neće moći da ugrozi. Povećanja penzija u Srbiji danas nikakve veze nemaju sa populističkom propagandom za kakvom su nekad posezali različiti visoki funkcioneri bivšeg režima oličenih, ako ćemo imenom, i u Draganu Đilasu, i u Borisu Tadiću, i u Vuku Jeremiću, i u Borku Stefanoviću, kojekakvim dverašima koje su oni tada zdušno finansirali a koji su im i danas osnovni pomoćnici i prvi asistenti u svemu što rade. Nemojte da obećavate obećanja koja ne možete da finansirate. Ljudi, ugrozićete celu državu time. Ljudi, time ne da nećete nikome učiniti i ništa povećati nećete, nego ćete dovesti te ljude čije glasove pokušavate da kupite u situaciju da sutra nemaju nikakva primanja, da penzije budu ne 90 ili 80% u odnosu na nešto obećano, nego da budu nula“ Nisu hteli da slušaju. Mislili su, kao što misle izgleda i danas da su najpametniji na svetu, da oni sve najbolje znaju, oterali MMF, a Srbiju doveli u situaciju da zaista mora da bira dan kada će saopštiti građanima da ne možemo više da finansiramo baš ništa u ovoj zemlji. Bankrotirali smo, penzije su od tog i tog datuma nula. To su početni uslovi sa kojima su se susreli i Aleksandar Vučić i SNS i naši koalicioni partneri sa kojima smo preuzeli staranje o ovoj državi zajednički. To smo uspeli da promenimo i preokrenemo i dođemo u situaciju da ni sutra ni za godinu dana niko ne postavlja pitanje, jer za tim nikakve potrebe nema, odakle ćete da finansirate, kako ćete da izdržite povećanje. Srbija danas to može da nosi i Srbija je danas dovoljno sposobna da tu situaciju unapređuje dalje, pa da sutra pokaže da može i sa novim povećanjima i plata i penzija da funkcioniše bez ikakvih problema. Naravno, da bi to bilo moguće, nekoliko preduslova mora da bude zadovoljeno. Prvi je svakako da nastavimo da budemo uspešni u sprovođenju svoje ekonomske politike, da nastavimo da privlačimo strane investitore sa velikim uspehom, da nastavimo da stimulišemo izvozne programe u ovoj zemlji i da za to perspektive ima pokazatelji su oni podaci o kojima mi raspravljamo i danas. Činjenica da u nekoliko najdinamičnijih grana poput IT sektora, mi svake godine dobijamo po nešto više novog prostora koji sa uspehom iskoristimo, pa povećavamo izvoz. To govori i činjenica da govorili smo i o različitim tržištima i na tržište zemalja EU, ali i na tržište zemalja Evroazijske unije mi možemo da izvozimo više zahvaljujući mudroj politici, zahvaljujući rejtingu, odnosno kredibilitetu koji je za Srbiju izborio pre svega lično Aleksandar Vučić, ali naravno i Vlada Republike Srbije. Danas kažemo sa velikim ponosom, postoje određeni proizvodi za čiji je izvoz Srbija svetski šampion. U tim se okvirima meri i na tržištu koje pripada Ruskoj Federaciji, ali i neki proizvodi za koje smo svetski šampion kada je reč o izvozu na tržište zemalja EU. Kažemo – da, ako nastavimo sa tom vrstom sposobne, pametne, dobro promišljene politike, mi možemo i na drugim mestima da nastavimo sa uspesima samo. Pričamo o tržištima kao što je recimo jedna ogromna Kina ili nama nešto bliža ali svakako za naše standarde velika Turska, pa i na tom trećem i na ovom četvrtom primeru, mi samo novi prostor otvaramo zato što takvu politiku vodimo. Bilo je reči o izvozu, čini mi se, poljoprivrednih proizvoda, što nekih osnovnih, što nekih koji predstavljaju određenu vrstu finijeg proizvoda. Pominjali su neki različite poljoprivredne kulture, pominjali su izvoz mesa. Jesmo li upravo, recimo, za izvoz mesa i u Kinu i u Tursku uspeli da dobijemo sporazume kakve nema niko u regionu? Jesmo, još jednom. Kada govorimo o tome šta sve radimo sa našim prijateljima iz sveta, da li je činjenica ili nije da zahvaljujući toj vrsti mudre politike upravo sa tim prijateljima danas razvijamo vitalnu infrastrukturu Srbije, da radimo i auto-puteve, nove koridore, ali radimo i železničke koridore. Evo to je vest od, čini mi se, juče, kompozicija koja je poslata iz NRK dovezla ono što će nama poslužiti da sagradimo brzu prugu u Srbiji, onu vrstu železničkog prevoza kakav smo nekad gledali samo na filmovima. Znate, uključite neki od kanala sa kablovske televizije i gledate kako tamo negde u nekoj Kini neko putuje brzinama koje su u stotinama kilometara na čas. Ne možete da verujete svojim očima jer ste do 2012. godine znali – 30 kilometara na čas, to je fantastična brzina vožnje na našim prugama ovde. Znate, nije vam ništa ni smešno ni čudno kada vam neko kaže – znate, te 2012. godine sporije se vozite vozom nego 100 godina ranije u istoj toj Srbiji. Pogledajte koliko se promenila realnost, koliko je danas ta realnost za naše građane bolja. Nema nikakve sumnje, izgradićemo mi i te brze pruge i povezati Srbiju i sa centrima u središnjem delu Evrope, ali završićemo i koridore kojima povezujemo našu zemlju i sa jugom kontinenta, jugozapadom Balkanskog poluostrva i sa istokom. Očekujemo da će biti i takve vrste rezultata o kojima ćemo moći sa velikim zadovoljstvom da govorimo svi zajedno i kada je reč o infrastrukturi koja se tiče transporta gasa. Naravno, ekonomski razvoj jeste važan, neki će reći najvažniji, ali nije jedini i pitanje da li je baš najvažniji, jer on ne bi bio moguć, uz sav trud i svo znanje koje je uloženo da nije zadovoljen jedan drugi uslov. Taj drugi uslov glasi – mir i stabilnost. Mir i stabilnost su apsolutno neophodni da bilo kakav uspeh u ekonomiji bio uopšte moguć. U društvu koje nema zadovoljen uslov imenom mira i stabilnosti neće niko da ulaže. Džabe su i trud i napori, džabe su i naše sposobnosti da pronađemo dobre razloge da ponudimo različitim partnerima iz sveta da ovde kod nas dođu i ovde sa nama nešto dobro i pametno zajednički rade ako nema tog mira i te stabilnosti. Zato je od prvorazrednog značaja za Srbiju da tu potrebu razume. Nema nikakve sreće, ali apsolutno nikakve sreće i nije važno kako se zove onaj koji vlast u određenom trenutku vrši ako sami svoju kuću uništavamo, ako dozvolimo da nam oni kao standarde ponašanja u politici, a to su svakako ovi tzv. savezi tajkuna i ljotićevaca, Đilasa, njegovih Dveri, njegovog Vuka Jeremića, ostataka od restlova DS, nametnu da je normalno proganjati ljude na ulicama, nametnu da je normalno ljude opsedati ispred kuća u kojima žive sa svojim porodicama, kao što su činili nekoliko puta Goranu Vesiću ili vijati ljude po parkinzima, pokušavajući da ih linčujete, da nam nametnu da je normalno da neko u 2019. godini pokazuje da se ugleda na nacizam iz 30-ih godina prošlog veka. To rade i ništa drugo sem toga ne rade i to poručuju, ništa sem toga ne poručuju kada knjige pale na nacističkim lomačama. Ako prihvatimo da je to normalno, onda možemo slobodno da se oprostimo od mira i stabilnosti u ovom društvu. Ne postoji ni jedna zemlja na ovom belom svetu koja bi tako mogla da funkcioniše, a da funkcioniše iole normalno. To je sve, samo ne normalno. Nisu nikakvi standardi kojima treba da se rukovodimo motorne testere kojima se vitla nakon nasilnog upada u javni servis, upada uz razbijena stakla, uništeni inventar i oštećene automobile, uz zastrašivanje običnih novinarki, nikome nizašta krivih, koje sede u desku i rade svoj posao, pokaži nam gde se nalazi studio da ne bi mi sada ovde presuđivali. Ništa dobro i ništa pametno nema u tome da se vešalima preti onima koje smatrate za političke neprijatelje. Niste u stanju da ih prihvatite kao protivnike i konkurente u nekoj normalnoj političkoj utakmici koja je u demokratskom društvu uobičajena stvar. Nikakve sreće nema ni u njihovim ponudama da se bira ko će metak u čelo, a ko će da visi, a taj što će da visi, da mu se nudi da bira odakle će da visi. To su stvari koje, još jednom, ni jedna država u svetu ne bi mogla da izdrži, a da ostane iole normalna. Tu onda nema ni života, ako hoćete, a kamoli bilo kakvog poslovanja, povećanja BDP, progresa ili bilo čega petog. Srbija to jako dobro razume. Pokazatelj da Srbija to jako dobro razume je, evo, pogledajte šta kažu istraživanja javnog mnjenja. Činjenica da ti ljudi koji su za takvim metodama posegnuli, koji su takvu političku ponudu servirali građanima Srbije, beleže samo konstantan gubitak bilo kakve podrške. Startovali su svoja okupljanja i svoj novi juriš na vlast i državnu kasu sa, procenjeno je, oko 17% podrške. Znate li na koliko su danas? Pa, svakako jednocifreno, a neki će vam reći pitanje da li mnogo daleko od granice cenzusa. To su sve uspeli, i to su sve uspeli kao fantastičan rezultat da naprave, geniji su, dakle, u pitanju, da više nego prepolove sopstvenu podršku baš zato što su to tako radili, baš zato što nisu razmišljali ni najmanje šta normalnom, pristojnom čoveku u Srbiji poručuju i kako će on sve to da doživi. Dakle, narod ne možete da prevarite. Narodu ne možete da servirate njegovu propast i uništenje svega onoga što je tom narodu važno kao nešto dobro i lepo. Nema tu ničega ni dobrog, ni lepog, osim možda za te ljude lično, za tajkune, navikle, poput Dragana Đilasa, da stotine miliona evra usmeravaju ka sopstvenim firmama, a da završe sa, kako beše, neto dobitima, koji su opet tako u nekoj stotini miliona evra, za tajkune navikle da poput Dragana Đilasa izađu na političku scenu bogati u nekim hiljadama evra, jer bukvalno je tako izgledala vrednost onoga što poseduje i što je sam prijavio, hiljadama evra se merilo, a da napuste funkcije, i to sve same najbolje i najzvučnije funkcije u državi, sa imovinom koju opet sami prijavljuju, a koja se meri desetinama miliona evra. Obratite pažnju, da bude reč samo o onome što sami prijavljuju, desetine miliona evra. A, koliko je onoga što neće da prijave? Koliko je onoga što samo oni znaju gde je završilo? Pa, nama ostaje samo da se pitamo. I za te i takve, ako znate da su državu uvek doživljavali kao plen, a kasu kao nešto što njima pripada, od Boga im je dato, možda ima sreće u vijanju ljudi po ulicama, u uništavanju po ulicama, u uništavanju ulica, u fizičkom eliminisanju političkih protivnika, jer se zna da njih ne zanima ni Srbija, ni demokratija, ni institucija bilo koja, Skupština ili bilo koju petu izaberite, nikakve razlike nema. Njihov džep je ono što njih zanima. Njihovi računi, devizni, po pravilu, su jedino što je njima sveto i važno. Zbog toga i treba svako da razume, u tome što oni nude nema sreće ni za koga u Srbiji osim za njih same, osim za njih lično. Srbija, pošto to tako dobro razume, nema nameru da tim i takvim ljudima daje bilo kakvu podršku. Srbija se jasno opredelila za mir, za stabilnost, za ekonomski napredak, za nova radna mesta, za nova povećanja plata, za nova povećanja penzija, ali na realnom osnovu tako da ih nikada niko ne dovede u pitanje. Srbija se opredelila za tu infrastrukturu koju gradimo danas, za nove koridore, za nove autoputeve, nova železnička čvorišta i pravce koje nekada nismo ni da zamislimo mogli. Srbija se opredelila za građenje prijateljskih mostova svuda u svetu, i sa državama EU i sa Ruskom Federacijom i sa Narodnom Republikom Kinom i regionalnim silama poput Turske, ali i sa našim tradicionalnim prijateljima od Latinske Amerike, preko Afrike, sve do najudaljenijih delova Azije. Srbija se opredelila da bude zemlja uspeha, zemlja koja gradi svoju budućnost. Srbija se opredelila za život.